Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Tato obrana České republiky bohužel nebyla účinná a soudní spor jsme prohráli.

26. července 2019 bylo České republice doručeno tzv. odůvodněné stanovisko Evropské komise a Česká republika musela odpovědět do 26. prosince 2019, jak implementovala. Následovat může tedy zmíněná žaloba Evropské komise na Českou republiku, protože uplynutí lhůty na odůvodněné stanovisko je zároveň směrodatné pro posouzení porušení práva Evropské unie soudním dvorem.

Já tu směrnici nebudu v žádném případě obhajovat, jenom vám zdůrazním to, co by tady mělo ve zpravodajské zprávě zaznít, a to že České republice hrozí tyto následující sankce: Jednorázová paušální částka a penále, které se ukládá ve formě poplatku za každý den prodlení k provedení opatření nezbytných k plné nápravě porušení práva Evropské unie.

Výše pokuty závisí i na rychlosti legislativního procesu, prodlení s transpozicí výrazně navyšuje výši pokuty.

Jak tady správně pan ministr podotkl, sankce by byly, nebo budou hrazeny z kapitoly státního rozpočtu Ministerstva vnitra, což samozřejmě je pro tento rezort velmi choulostivé, protože už teď se potýká s nedostatkem finančních prostředků. Jsme v situaci, v jaké jsme z hlediska ekonomického budoucího vývoje v České republice.

Děkuji. Pěkné odpoledne.